Znovu chci zdůraznit, že naší ambicí není politicky soupeřit s předkladatelkami sněmovního tisku 89, který tady dnes projednáváme, ale naším cílem je najít kompromis a narovnat stávající nevyhovující stav. A stejnou ambici mají i naši senátoři, kteří jsou připraveni dle toho, jak dopadne jednání zde v Poslanecké sněmovně, podat příslušné pozměňovací návrhy při jednání v Senátu. Za sebe pak pevně doufám, že dokážeme najít nakonec takové řešení, které pomůže těm, kteří jsou současným systémem povinných poukázek postiženi. A ještě bych chtěl požádat paní ministryni Maláčovou, zda by mohla potom krátce v diskusi k tomuto sněmovnímu tisku vystoupit, protože na výboru pro sociální politiku Ministerstvo práce a sociálních věcí také po velmi dlouhé diskusi vyjádřilo doporučení k hlasování o pozměňovacím návrhu F4 a A1, tudíž vrátit se před tu poslední novelizaci, a bylo by velmi dobře, kdyby se tady k tomu paní ministryně přihlásila i na plénu. Chci ještě zdůraznit, že tomuto pozměňovacímu návrhu vyjadřují podporu právě i zástupci pracovníků sociálních služeb, pracovníků zdravotnických zařízení a také úřad veřejného ochránce práv. Paní ombudsmanka vystoupila na výboru pro sociální politiku a prezentovala tam, že těch podnětů, které dostala právě k těm povinným poukázkám, bylo několik desítek. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já vás chci požádat o moudré rozhodnutí při hlasování o pozměňovacích návrzích, protože si myslím, že to je věc, kdy jednáme o té nejchudší skupině obyvatel této země. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Vítu Kaňkovskému.

Prosím, paní ministryně.

Tyto průzkumy veřejného mínění jednoznačně potvrdily přesvědčení veřejnosti, že se sociální dávky zneužívají. Avšak můj pohled a pohled Ministerstva práce a sociálních věcí je v některých otázkách odlišný. Nelíbí se mi, když průzkum veřejného mínění vypadá tak, že se položí otázka, která jednoznačně směřuje k získání určité odpovědi.